Že takhle řeknete a oni vám připraví zákon?

Mně je úplně jedno, kdo psal. Například na to, jak jste přišel na tu sazbu spotřební daně. Děkuju zatím. Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Radek Vondráček. Pane poslanče, prosím vaše dvě minuty.

Děkuji panu poslanci Vondráčkovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče. To je ale pane poslanče, prostřednictvím řídícího, úplně jiný příběh. Vaše politické hnutí financuje Andrej Babiš jako majitel Agrofertu. Z tohoto zákona bude mít prospěch Agrofert a jeho majitel Andrej Babiš. Takže zase bude mít zdroje, aby vaši činnost, vás konkrétně a všech ostatních, financoval i nadále. To je mi skutečně líto, na tom fakt pravicová opozice žádnou zásluhu nemá, to snad uznáte. Děkuji panu poslanci Stanjurovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa. Dobré odpoledne, já vás také nezdržím. Naše politické hnutí dělá to, proč bylo zvoleno občany této země do této Poslanecké sněmovny. Děkuji panu poslanci Chalupovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, pan poslanec Kalousek, pan poslanec Benda. Nejprve pan poslanec Laudát. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane místopředsedo, a děkuji moc za vystoupení pana kolegy Chalupy. Tak teď je to jasné.

A za druhé já tedy nevím, já jsem vás sledoval, Babišovy plátky mě okopávaly intenzivně po celou dobu kampaně, že mám střet zájmů, tak jsem koukal a neslyšel jsem tedy, že byste říkali, že budete tunelovat veřejné rozpočty, přihrávat peníze Agrofertu, ruinovat českou krajinu.

Někdo mu tady novelizuje zákon o ochraně životního prostředí a teď už tady ani nesedí, pro jistotu. Děkuju. Děkuji panu poslanci Laudátovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kalousek. Po něm pan poslanec Fiedler a pan poslanec Korte, všechno faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

Pak váš předseda řekl, že jste si tedy nebyli jisti kdy. A teď mi sdělujete, že jste zapomněli lidem říct komu. Agrofertu! Připraví se pan poslanec Korte. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo.

Fakticky je uváděno panem vicepremiérem Babišem cituji z článku: Preol, firma Agrofertu, jako výrobce nedostává žádné dotace. Sleva na spotřební dani je určena pro dopravce a distributory a pro konečné zákazníky, to znamená občany, kteří tankují na čerpacích stanicích biopaliva. No to je pravda, částečně nebo věcně se s tím víceméně dá souhlasit.

Že tady je garantován odbyt, který pravděpodobně se tedy děje s nějakým ziskem.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

On říkal, že chce stát řídit jako firmu.

Prosím, pane poslanče. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, pane předsedající. Jestli jsem to pochopil dobře, tak bych se s vámi podělil o to, jak jsem to pochopil já. To znamená, určitě pan Kalousek bude rozumět příkladu, který já zvolím, a to je výroba slivovice.

To znamená, v této chvíli jsem já ten, který se spolupodílí na tom, že ten státní rozpočet získává méně. A o tom bychom mohli diskutovat.

Takže já bych poprosil, zkusme se posunout, dejme to do výborů, požádejme, ať do těch výborů přijde ministr životního prostředí, přijde ministr zemědělství. Určitě je tady 200 lidí, kteří jsou schopni a mentálně připraveni o těchto věcech diskutovat.